do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nacházíme se před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim zaujal stanovisko. A ještě dříve, než tak učiním, vás velmi prosím o snížení hladiny hluku, protože nás čeká poměrně složité hlasování, tak abychom věděli, o čem se hlasuje. Dříve, než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Nyní již předávám slovo panu zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Poprosím, aby se tato struktura nějakým způsobem odhlasovala, pokud samozřejmě někdo nemá nějaký jiný návrh, protože není úplně jednoduchá.

Prosím, pane poslanče Stanjuro máte slovo. Děkuji.

Děkuji, omlouvám se, že jsem zdržoval. Není tomu tak.

Konstatuji, že návrh procedury byl schválen. Prosím pane zpravodaji, máte slovo.

Tento návrh na zamítnutí návrhu je na základě usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 45 ze dne 10. června 2014, přičemž stanovisko garančního výboru je, že nedoporučuje.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 106, přihlášeno 160 přítomných, pro 8. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji.

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Děkuji.

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 162 přítomných, pro 58, proti 59. Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh. Děkuji.

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 109, přihlášeno 164 přítomných, pro 8, proti 119. Návrh byl zamítnut.